Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Mám zde ale přihlášku k programu schůze. Pan předseda Faltýnek se hlásí. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové.

Děkuji za podporu. Ano, děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo s návrhem na změnu pořadu schůze? Pan předseda Stanjura se hlásí. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Pan předkladatel mě teď neposlouchá, tak já chvilku počkám. Vysvětlím proč. U těch prvních dvou není žádný problém.

Není to nic proti tomu návrhu ani proti předkladatelům. Děkuji za pochopení. Ano, děkuji. Zazněl zde návrh na čtyři body, budeme tedy o nich hlasovat zvlášť. Já nechám postupně hlasovat o jednotlivých bodech. Jenom připomínám, že návrh na zařazení, který zazněl, je na úterý 2. 10. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o bodu 76, což je víceletý finanční rámec, opět jde o zařazení na úterý 2. 10. po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze a můžeme přistoupit k bodu, který máme pevně zařazen na dnešní jednání.